To tady skutečně zaznívalo, ale pravda je trochu jiná.

Takže Evropská komise po nás nechtěla přijetí služebního zákona, ale chtěla, abychom stabilizovali státní správu, aby k tomuto nedocházelo a abychom ty peníze čerpali. Jako prostředek se určil logicky zákon o státní službě.

Myslím si, že tam umíme najít průsečíky napříč politickým spektrem.

To prostě musíte pochopit, že jsou věci, kde se prostě politicky nepotkáváme, a tam ta spolupráce je v podstatě nemožná. Takže chápejme i toto. Děkuji. Tak nyní pan poslanec Bartošek. Prosím. Krátká reakce na pana předsedu Stanjuru. A myslím, že bylo dobře, že jste tenkrát zvolili postup, který jste zvolili.

To znamená, je to o tom, abychom skutečně klíčové zákony dokázali řešit napříč ve vzájemné shodě, protože jediné, co je důsledkem toho, že se nejsme schopni domluvit, je neustálá novelizace zákonů, změna pravidel a v podstatě neustálé upravování podmínek. To znamená, osobně mě mrzí ten přístup, že vládní koalice prosazuje tento návrh zákona silou a poškozuje výkon státní služby. A pak s přednostním právem pan premiér. Tak prosím. Podle jednacího řádu reaguji na poslední vystoupení pana poslance Bláhy. Já jsem připraven debatovat, ale musím debatovat s někým, kdo má nějaký pevný názor, pak se můžeme dohadovat.

Co myslíte, jak hlasoval pan poslanec Bláha?

Nikdy dohromady. A ještě k tomu služebnímu zákonu. Jedna z věcí, kterou dlouhodobě kritizujeme a kterou jste si prosadili vy v bývalé vládní koalici, jsou ti tzv. političtí náměstci a ostatní náměstci. My jsme jasně říkali, a ten názor jsme nezměnili, že náměstci mají přicházet s ministrem, že si je má vybrat ministr.

My je všechny chápeme jako politické figury. Pod tím jsou ti úředníci, kteří mají být chráněni, ale ne náměstci. Na to jsme upozorňovali. Dneska sami vidíte, jak je to složité. Tady mluvíme o tom, jak byl odvolán změna aby se zbavil někdo nějakého náměstka .

To, co jsme včera odsouhlasili, posouvá to, co jsme tady měli, aspoň o kousek.

Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl vzkázat STAN, že se všemi stranami, které jsem oslovil, jsem se sešel, ale bohužel STAN nereagoval jako jediný. Já nemám problém, sešel jsem se se všemi ostatními, ale vy jste nereagovali, tak proto jsme se asi nesešli.

Ono nejde jenom o tu státní správu. To, že my se tady neumíme dohodnout na těch zásadních věcech a těch zásadních krocích, tak ovlivňuje to, že máme daleko horší ekonomiku, než bychom mohli mít, že se daleko hůř zaměstnává, než by se mohlo zaměstnávat, atd. atd.

Takže to není jenom jednostranný. Já myslím, že mě chápete, co tím chci říct.